A asi už to znáte, právě jsem vás všechny odhlásil a požádám vás, abyste se přihlásili, a tím se odprezentovali, případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Jiří Bláha do 10 hodin pracovní důvody, Marian Bojko zdravotní důvody, Jan Farský zdravotní důvody, Jana Levová zdravotní důvody, František Navrkal do 9.30 zdravotní důvody, Markéta Pekarová Adamová osobní důvody, Radovan Vích zdravotní důvody, Lubomír Volný zdravotní důvody, Ivo Vondrák od 19 hodin pracovní důvody. Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš pracovní důvody, Jan Hamáček zdravotní důvody, Karel Havlíček od 17 hodin pracovní důvody, Alena Schillerová z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Miroslav Toman pracovní důvody. Dále přišly ještě dodatečně omluvy.

Já vás poprosím všechny už o klid v sále, a abyste se usadili na svých místech, případně své diskuze přenesli do předsálí. Na nikoho se nedívám, možná trošku vpravo. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Ano, děkuji. Děkuji za slovo.

Pan předseda Výborný k pořadu schůze. Dobré ráno, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové.

Ano, děkuji. Takže děkuji za slovo. Je to takzvaná firma za jeden den. Jedná se o návrh, který spolupodepsaly vlastně všechny strany napříč spektrem, tak jestli by bylo možné to dneska případně tedy projednat. Děkuji. Dobré ráno, vážené dámy a pánové.

Je to novela zákona o důchodovém pojištění, tisk 440. Děkuji vám za podporu. Děkuji. Tak ještě někdo k pořadu schůze? Nikoho nevidím, vypořádáme se tedy hlasováním s jednotlivými návrhy.

Tak nejprve je zde návrh pana předsedy Chvojky, abychom vyřadili z pořadu schůze bod 212 z toho důvodu, že se pan ministr vnitra omluvil ze zdravotních důvodů dnes. Všichni víme, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o vyřazení bodu 218, sněmovní tisk 247. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?